Dobré odpoledne. Chci poděkovat jménem volební komise grémiu Sněmovny, že jste se dohodli, aby se rychle uskutečnil tento bod. Je to tradiční volební bod Změny v orgánech Poslanecké sněmovny, který rozhodneme na návrh volební komise aklamací dvěma hlasováními.

Jsou tam proti sobě rezignace i nominace do výborů. Nakonec se všechno odehrálo v rámci klubu hnutí ANO, jiné Poslanecké kluby nedodaly žádné návrhy. Pro formu ještě konstatuji, že všechny ty rezignace i nominace jsou proti sobě číselně, tedy odpovídají kvoru, které poslanecký klub hnutí ANO má v jednotlivých orgánech Sněmovny k dispozici. Pro stenozáznam z toho usnesení čtu, že rezignace jsou navrženy: z rozpočtového výboru Eva Fialová, z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Milan Wenzl a z výboru pro bezpečnost Milan Brázdil.

Všechny nominace v rámci hnutí ANO. Volební komise zde navrhuje volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení.

Děkuji. Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí.

Můžeme zahájit hlasování. Kdo je proti?

Hlasování číslo 64, přihlášeno bylo 169, pro bylo 144, proti nikdo. Výsledek: přijato. Můžeme pokračovat. Děkuji. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro?